My jsme vyslechli včera, nebo já jsem to vyslechl a reprodukoval jsem to poslaneckému klubu, celou řadu informací ohledně toho, co bude. Bylo to to, že považujeme samozřejmě deset vybraných staveb bez obchvatu Prahy mezi D1 a D11 za velmi malinký úspěch, který možná ve skutečnosti ani úspěchem nebude. Záleží skutečně na tom, jak Ministerstvo životního prostředí uchopí další novelu zákona o životním prostředí a zachová se k dalším 86 stavbám, kterých se týká také staré stanovisko EIA, a z toho důvodu nemůže být pokračováno v přípravě stavby a vydání stavebního povolení. Takže my jsme si ty věci vyslechli, dostali jsme určitá ubezpečení pana ministra životního prostředí a i pana ministra dopravy o tom, jak se bude postupovat k dalším stavbám, jakým způsobem bude řešena otázka verifikace jednotlivých původních stanovisek EIA k těm dopravním stavbám. Já chci věřit, že před svědky nám pánové ještě v tom zbývajícím období do konce volebního období této Sněmovny nelhali a že ta slova dodrží. Jsem rád, že kolega Laudát předložil doprovodné usnesení, které svým způsobem limituje ministerstva v tom, aby předkládala pravidelně zprávy hospodářskému výboru jako zástupci Poslanecké sněmovny o tom, jak se bude postupovat ve slibu, který souvisel právě s pokračováním části obchvatu mezi D1 a D11 okolo Prahy. My jsme se rozhodli, že nejenom nebudeme blokovat, my podpoříme devadesátku jako takovou k projednání této novely zákona. Podpoříme i novelu tohoto zákona. Vnímáme to jako minimum. Myslíme si, že možného bylo více, ale na druhé straně nechceme být těmi, kteří to blokují. Chceme věřit tomu, že i když budu trošičku modifikovat, co říkal kolega Urban není minuta po dvanácté, ale pro nás už je to minimálně půl hodiny po dvanácté, kdy se řeší tyto věci a neřešily se dlouhou dobu, tak si myslím, že to může pomoci rozhýbat celkově celý systém. A jestli přijdou novely zákona, jestli bude Ministerstvo dopravy pokračovat tak, jak nám včera garantovali u ostatních staveb, tak v tom vidíme perspektivu toho, že i další stavby získají potřebné dokumenty k pokračování přípravy a k jejich zahájení, a věřím, že ještě celá řada v tomto období. Otázka financování je otázka druhá. A jestli tady mluvil kolega Stanjura o tom, že někdo něco chtěl dneska korunovat, tak já bych si moc přál, aby jediným úspěchem dnešního dne bylo to, že tato novela bude přijata, bude přijata většinou anebo všemi subjekty v Poslanecké sněmovně a dáme tím najevo, že chceme, aby dopravní stavby v České republice pokračovaly, a budeme samozřejmě dále tvrdě dohlížet na to, aby pokračovaly všechny, nejenom těch deset. A naposled mi dovolte snad malou poznámku k tomu. Já nevím, jestli vyřazení pokračování obchvatu Prahy mezi D1 a D11 předcházelo zákazu parkování na Malostranském náměstí anebo Malostranské náměstí předcházelo zastavení tohoto obchvatu. To nechám na zvážení všech ostatních. Ono by to bylo docela přirozenou reakcí.

A nyní tedy nemám žádnou přihlášku, rozpravu končím. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Věřte, že budou velmi konstruktivní. Především bych pana kolegu Laudáta chtěl ujistit vaším prostřednictvím, pane předsedající, že ta právní konstrukce, jakkoli se nám může zdát účelová, byla schválena Legislativní radou vlády, diskutovali jsme ji s ústavními právníky, byla schválena i Evropskou komisí. A samozřejmě ty opravné prostředky, o kterých vy jste zmiňoval, že by mohla mít veřejnost upřena některá práva, tak ty opravné prostředky samozřejmě možné budou a budou v rámci stavebního povolení. K paní kolegyni Semelové vaším prostřednictvím, pane předsedající. Věřte mi, paní kolegyně, že jsem si stokrát vyčítal, že jsem šel na tiskovou konferenci vlády, na které jsem informoval o tom, že Evropská komise vyřadila ten Pražský okruh, protože ono si to pak žilo vlastním životem, že Brabec ho vyřadil. Brabec ho rozhodně nevyřadil. Tenhle nesmysl se recykloval potom v médiích několikrát. A já bych tady místopřísežně, vážení, chtěl prostě deklarovat, že my jsme do poslední chvíle bojovali za to, aby tam ten Pražský okruh zůstal. Je na to x svědků včetně pana premiéra nebo pana státního tajemníka Prouzy, ale bohužel Evropská komise nám celkem jednoznačně řekla: buď nebudete mít nic, anebo budete mít těch deset staveb bez Pražského okruhu. Všechny bych ale chtěl ujistit, že uděláme všechno pro to, že ten Pražský okruh pojede v nějakém speciálním režimu.

Zůstává klíčovou stavbou pro nás. Zůstává určitě klíčovou stavbou. A za Ministerstvo životního prostředí říkám, že my určitě uděláme v rámci té součinnosti všechno pro to, aby zůstal mezi těmi prioritními stavbami, a věřím, že se nám pro něj podaří najít nějaký speciální režim. Naprosto chápu všechny, kteří vnímají jeho důležitost.

To by nám totiž moc pomohlo.